A pokud se tedy týká právě toho zvýšení, tak jak si všichni vzpomeneme určitě i z minulého volebního období, tak to provázejí rozsáhlé debaty, které jsou většinou vedeny i v úrovni takových licitací, proč přidáváme zrovna o tolik, proč ne o víc, nebo proč ne méně.

Proto jsme tedy přijali právě to usnesení, o kterém tady dnes jednáme, číslo 416, které tedy do 1. září tohoto roku ukládalo vládě připravit takovýto valorizační mechanismus tak, aby nemohl být zpochybňován těmi slovy, jak jsme je slyšeli při projednávání toho mého návrhu, totiž že není systémový nebo že je špatně připravený a že je neproveditelný. Já jsem přivítala to, že ministerstvo o tom chce dále jednat, že to považuje za důležité, a ještě více jsem přivítala to, že vy sami jste to považovali za tak důležité, že jste tomu dali takhle širokou podporu.

Já jsem příznivcem toho, abychom ty dávky, které jsou takto důležité pro jejich příjemce, na nichž jsou často životně závislí, opravdu valorizovali častěji než jenom jednou za volební období tím, že změníme zákon. Je to podobné u důchodů.

Takže tady v tom případě si myslím, že tu logiku tady ty tři dávky, proč u nich požadovat tento mechanismus, mají velikou, jsou si velmi podobné v určitém slova smyslu a je to namístě.

Takže proto bych byla ráda, abychom tu diskusi dneska vedli skutečně nad příspěvkem na péči, kterého se to má týkat.

A dám příklad toho, jak by třeba dnes vypadala tato dávka v případě, že by to tehdy bylo schváleno.

Přístup k sociálním dávkám samozřejmě můžeme mít napříč politickým spektrem různý, ale myslím si, že zrovna v tomto případě, kde se jedná o dávku, která se týká často velmi těžce postižených lidí nebo lidí, kteří jsou velmi závislí na potřebách péče od dalších lidí, tak by měla být pro nás naprostou prioritou. To jsou lidé, kteří si často sami opravdu pomoci nemohou, nemohou si pomoci v případě třeba té nejvyšší závislosti, že by ještě nějak pracovali.

Děkuji vám za pozornost a moc se těším na představení plnění tohoto usnesení od paní ministryně. Já vám děkuji, paní poslankyně. Paní ministryně chtěla vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za možnost diskutovat dnes tento bod.

To je dobré připomenout.

Příspěvek na péči může získat už od jednoho roku života každý, kdo kvůli dlouhodobým zdravotním obtížím potřebuje pomoc jiné osoby při zvládání základních životních potřeb.

Tato částka je poskytována těm nejvíce postiženým osobám, které současně nevyužívají pobytové sociální služby. Rodinám, které mají děti a nízké příjmy, se navíc zvyšuje příspěvek o dalších 2 000 korun. Počty příjemců příspěvku rostou od té doby, co byl zaveden, a to poměrně razantně. Jak jsem zmínila, je to poprvé, kdy se za dobu těch 13 let příspěvek na péči zvyšoval. Stejně tak rostly samozřejmě i náklady.

Jen loni státní rozpočet vydal na příspěvek na péči 26 mld. korun. Už z těchto čísel je jasné, že jakýkoli zásah do této dávky včetně valorizace musíme prohlížet s ohledem na několik věcí.